Hledám ten certifikát, omlouvám se.

Měl pravdu. Jsou tam v podstatě tři návrhy, které jsou v diskusi: 5, 6, 7. Za to děkuji kolegovi Stanjurovi.

Dnes u nás, ale i v Evropě nikdo nic takového nevyrábí.

Pokud nemá na mysli samozřejmě třeba společnost Oleo Chemical, kterou v poslední době vyšetřovala policie pro podivné dodávky PHM do pražského Dopravního podniku. Tato firma nic takového, když se podíváte na její webové stránky, pokud se týká biopaliv druhé generace, nikdy nevyráběla, nevyrábí a je otázka, jestli to vyrábět bude.

Takže když se vrátíme na zem, stojíme před problémem, jak splnit náš závazek dosáhnout do roku 2020 desetiprocentního podílu biopaliv.

To je také varianta. Jenže v roce 2009 nám pan ministr financí tehdy říkal něco jiného.

A dneska? Vidíme, že nám na to pár minut asi stačit nebude. Čili omlouvám se, nebudu podruhé citovat to, co jste slyšeli, snad jenom tu poslední větu, do které jsem se zamiloval, přátelé.

To už pan ministr Jurečka nečetl. Mám ještě pokračovat, přátelé? Já slibuji ale, že již budu velmi stručný. Takže pokud se shodneme i s kolegou bývalým ministrem financí panem Kalouskem na tom, že zůstáváme členy EU a budeme plnit smlouvy, ke kterým jsme se zavázali, pak máme v podstatě podle mého soudu dvě možnosti, a to podpořit a snížit daňové zvýhodnění vysokoobjemových paliv, což navrhuje vláda, anebo navýšit povinný podíl přimíchávání biopaliv ke klasickým fosilním palivům.

Bez jedné či druhé cesty si myslím, že nemáme šanci náš závazek splnit. A na závěr mně dovolte poslední poznámku týkající se našich zemědělců.

Ta otázka je poměrně jednoduchá, protože my můžeme dovézt v podstatě celou potřebu České republiky ze zahraničí.

Já jsem ale pro to doufám, že v tom názoru nezůstanu osamocen ale já jsem pro to dál podporovat naše zemědělce a komodity, ze kterých se vyrábějí biopaliva, a kupovat tyto komodity od našich zemědělců. Ale pokud má někdo jiné konkrétní řešení, tak ať ho prosím navrhne.